Doufám, že i dnes bude ve Sněmovně široká shoda na tom, že v případě Běloruska Česká republika má jasné a jednoznačné stanovisko. Prostě jestliže dnes v Bělorusku lidé dávají najevo, že mají této vlády dost, tak mají právo ve volbách rozhodnout o změně. To je to, co podle mě musíme chtít, a máme to požadovat i z hlediska historie, a čím jsme si sami prošli. Děkuji.

Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl tady takový exkurz do historie, do vztahů Běloruska, Ruska a všechno ostatní.

To jsou ty důvody, proč jsme tady.

A to očividně dnes prostě nemají.

Dnes to bohužel prostě nemají.

Připraví se pan poslanec Lubomír Volný.

To je jedna věc. V tomto smyslu budu navrhovat část našeho usnesení, které se patrně bude dosti shodovat s tím, co připravili kolegové.

Bod č. 3.

Děkuji. Prosím o jeho předání v písemné podobě zpravodaji, případně i sem.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já se teď hodně vyjádřím k proslovu nyní nepřítomného pana premiéra, který navrhoval, aby Evropská unie byla akční a rychle zasáhla, protože naposledy, když byla EU a státy EU akční, jak navrhuje pan premiér, tak z toho zbyla do středověku vybombardovaná Libye, dvě občanské války, rozpad jak Libye, tak Ukrajiny, miliony imigrantů a připojení Krymu k Rusku.

Obávám se, že to budou nakonec bohužel opět občané Běloruska tak jako občané Ukrajiny, kteří budou tahat za kratší konec pilky.

Zajímavé je, že tyto akce jak v Bělorusku, tak na Ukrajině, tak i v České republice organizuje úplně stejný neziskový sektor. A řekněme si rovnou, máme ty zkušenosti z Ukrajiny, máme ty zkušenosti dnes ze Spojených států, že stačí málo.

Takže já, pane premiére, pevně doufám v zájmu nás všech, že se vám vaše vlastní slova a vaše vlastní činy nevrátí jako bumerang.

Děkuji. A nyní v tuto chvíli poslední přihláška. V obecné rozpravě pan poslanec Foldyna. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pozorně jsem se snažil poslouchat tu rozpravu.

Bylo pro mě úsměvné, když tady můj kolega Kopřiva od Pirátů mluvil o Bělorusku. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli ví, jak se pracuje u policie.